Nejste schopni dát jednu výjimku na silvestra, která by skutečně aspoň vyrovnala ten nesmysl toho nočního vycházení, ten zákaz nočního vycházení.

Nemůžete.

Nyní vystoupí pan ministr Jan Blatný.

Prosím, pane ministře, máte slovo. Vážený pane předsedající, milé dámy, vážení pánové, já se pokusím vnést do této možná zbytečně zjitřené atmosféry trochu klidu a snad i konkrétních údajů, abychom si nalili čistého vína, respektive abychom si řekli, proč vás žádá vláda České republiky o nouzový stav. Já jsem to už řekl, ale zopakuji to znovu.

Bez nouzového stavu nelze používat subjekty kritické infrastruktury a její nezbytné dodavatele, včetně integrovaného záchranného systému. Bez nouzového stavu nelze disponovat státními rezervami. V podstatě nelze dělat téměř nic.

Chce snad někdo z poslanců říct, že v Německu je všechno špatně, že v Německu všechno nefunguje? Určitě ne, aspoň zatím jsem neměl takový signál.

Já si myslím, že to tak není. V těch zemích to dělají dobře, my to děláme taky dobře a každý to děláme trochu jinak. A není to, prosím vás, vůbec nic špatného, svět je takový. Buďme na sebe, prosím, napříč všemi politickými spektry občas třeba také trochu hrdí nebo trochu pyšní, a je úplně jedno v jaké politické straně se nacházíme anebo za koho tady mluvíme. Tento pultík jako kdyby lidi změnil, jako kdyby přestali být lidmi a stali se jenom poslanci nebo jenom členy nějaké strany. Já mám tu výhodu, že nejsem členem žádné strany, a snažím se, aby mě ten pultík nezměnil. Když se budu vracet k těm konkrétním věcem, které tady zazněly, tak není pravda, že by nebyly kapacity na testování, ano, je veliký zájem o testování, kapacity se navyšují, například v Jihočeském kraji i díky spolupráci a tady já právě opravdu nevidím vůbec žádný rozdíl mezi tím, kdo je z jaké politické strany, konkrétně třeba pan hejtman Kuba velmi pomohl tím, že navýšil na dvojnásobek kapacity. Pražské fakultní nemocnice výrazně zvýšily své kapacity během několika dní a patří jim za to dík.